Děkuji, pane místopředsedo.

To není ušito za měsíc nebo za dva na Ministerstvu financí.

Pokud subjekt bude trvat na tom, že chce zahájit daňovou kontrolu osobně, tak samozřejmě mu to umožněno bude. Ale naopak setkáváme se i s požadavky, že se cítí být zatěžováni.

Na konci června letošního roku je to něco málo, jestli 1,2 miliardy.

Díky tomu, že... My na vracení nesporné části odpočtu pracujeme dva roky na Ministerstvu financí.

Co se týče tabulky, odkdy vzniká výše dně, je součástí důvodové zprávy, odkazuji vás na důvodovou zprávu. Jinak samozřejmě zase budu mít všechno na rozpočtovém výboru.

Já jsem o tom tady hovořila už v souvislosti s daňovým balíčkem.

Ano, to je pravda.

A to, že je tam efekt do státního rozpočtu, je prostě vedlejší produkt, to není žádný záměr. Novelu jsme připravovali dva roky a já si troufnu říct, že je to novela, která přináší celou řadu ulehčení podnikatelům, zejména těm malým.

Dnes je to místo, kde máme vést debatu. Když si vezmu poslední větu přináší to veliké výhody zejména pro malé podnikatele. Za 24 miliard. Já myslím, že odpověď znáte. Pokud ne, tak si sežeňte nějaké stanovisko, kdo by byl pro státu zadarmo půjčovat peníze.

A když neodpoví do pěti dnů, mohou dostat pokutu až 30 tisíc. Úplně jednoduše.